A to, co si o celé kauze myslí demokratický svět, to už tady řekl můj předřečník pan poslanec Kostřica z TOP 09. Podívejte se do zahraničního tisku. Tam je to celkem jasně, jasně popsáno. Tam není sebemenších pochyb o tom, čím se provinil Andrej Babiš, co způsobil Andrej Babiš, ale hlavně jakým způsobem by celá kauza měla být řešena. Tak to je běžné v celé evropské demokratické společnosti. Děkuji. Nyní paní poslankyně Langšádlová. Připraví se pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Dobrý den, dámy a pánové. Pan místopředseda Vondráček odešel. Ale on si trochu spletl body, protože my zatím nemáme bod vydání ministra financí Babiše. My tady máme bod zneužití moci ministra financí.

Děkuji. Nyní pan poslanec Blažek s faktickou poznámkou. Já děkuji za slovo.

Já už jsem tady říkal, že mám obavu, že státní zástupci nedělají nic.

Děkuji.

Nebyl jsem si jistý. Ale chci reagovat na vystoupení pana místopředsedy Vondráčka. Každý klient je nevinný.

Nic. To bylo obvinění i odsouzení a ještě anonymní, ať si každý... však všichni víte, kteří to jsou.

S tím byste vůbec neuspěl. To jako opravdu nejde. To jste neudělal. Ale to je výběrová metoda. Váš pan předseda tady může urážet, obviňovat, koho chce. Protože to je předseda vašeho hnutí.

Já jsem tady nemluvil o spáchání trestného činu a ani o tom, že se má někdo vyšetřovat, odsuzovat apod. Jsem si tím takřka jistý. My ale mluvíme o politické odpovědnosti.